Na vysvětlenou pan ministr zahraničních věcí vystupoval s přednostním právem a jednací řád nelimituje tato vystoupení, to znamená, bylo plně v jeho kompetenci, jak dlouho mluvil. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Bohužel během těch informací, dlouhých informací, je to vždycky o tom, co bylo, co je, ale nejsou tam jasné konkrétní kroky, jakým způsobem se ta situace bude řešit.

Takže kdyby byli lidé klidní, jak se říkalo, tak by tam asi těžko přišlo tolik lidí. Tak to jenom na začátek. Myslím si, že je velmi špatným zvykem vlády k informaci k imigrační krizi, aby byla o referátu toho, co se udělalo, jaká je vlastně historie problémů, ale nepadly tam žádné jasné kroky. Podstatnější a důležitější je, co se bude dít do budoucna a jaké postoje bude Česká republika zastávat při jednání v Evropě a jaké postoje a jakým způsobem ona sama bude řešit celou tu krizi. Bohužel jsme se za celou dobu imigrační krize tyto informace nedozvěděli a jsme svědky toho, že Evropská unie se pouze plácá po zádech a zároveň plácá ve své neschopnosti proti nelegálním imigrantům zakročit. Česká vláda bohužel v tomto směru pouze přikyvuje.

Přesně tak si dnes připadají i občané České republiky. Podstatný rozdíl je ale v tom, že během tohoto čekání se na nás valí opravdu obrovské vlny, hordy lidí, kteří si neváží neváží! naší pomoci a přicházejí ze všech koutů světa. A neustále se tady omílá, že jsou to lidé hlavně ze Sýrie. Jsou to lidé i z jiných států. A jsou to lidé, kteří přicházejí za těmi ekonomickými výhodami. Všechny evropské vlády vidí neschopnost Evropské unie a všechny vlády na tu neschopnost reagují. Uzavírají své hranice. Přijímají změny legislativy, protože žádný z právních systémů, ať už jde o azylové, nebo pobytové právo, nepočítal s tím, že do Evropy bude proudit milion lidí ročně. Česká republika je v současné době patrně jedinou zemí, kde například podstatné zpřísnění imigrační politiky musí navrhovat opoziční strana. Jsem velmi rád velmi rád že Poslanecká sněmovna tento problém opravdu začíná vnímat také a že jste v úterý podpořili náš návrh na zpřísnění azylového zákona, a to i přesto, že k němu dala vláda negativní stanovisko. I to svědčí o odtrženosti vlády od toho, co si myslí nejen občané, ale i poslanci. Chceme přijmout usnesení, která zaúkolují vládu ke konkrétním krokům. Chceme, aby vláda zavedla trvalou ochranu státních hranic a aby odmítla a dále odmítala imigrační kvóty. Především však žádáme, aby vláda garantovala, že zabrání vzniku muslimských komunit, které budou šířit radikální islám, právo šaría v České republice. Pokud tento krok slíbil na Slovensku premiér Fico, nevíme a nevidíme jediný důvod, proč by se něco podobného nemohlo stát i u nás a za něco podobného by se nemohl zaručit i náš premiér pan Sobotka. Vážení kolegové, velkou naději vkládáme především do následujících návrhů usnesení. Jednak chceme, aby Poslanecká sněmovna vyjádřila nedůvěru dosavadní imigrační a bezpečnostní politice Evropské unie. Ve Sněmovně mezi vámi snad není jediný poslanec, který by byl spokojený s neschopností Evropské unie řešit imigrační krizi a na tuto krizi reagovat. Proto věříme, že se najde odvaha tento silný vzkaz Evropské unii vyslat. A náš poslední návrh reaguje na slova tureckého prezidenta Erdogana o posílání imigrantů do Evropy. Toto vyjádření považujeme za naprosto nepřijatelné. Navrhujeme proto, aby Poslanecká sněmovna odsoudila Erdoganovo vyjádření, označila ho za vydírání a odmítla se takovému tlaku podřizovat a takovému tlaku ustoupit. Stále více se ukazuje, že to, před čím jsme varovali, že Turecko není spolehlivý partner, tak je pravdou.

Evropská unie a zejména německá kancléřka Merkelová ovšem na Turecko hodně sázejí a za slíbené tři miliardy eur měl Erdogan zastavit nelegální migraci do Evropy. K tomu ještě šéfka německé vlády o své vůli slíbila převzít od Turků statisíce migrantů a rozdělit je po Evropské unii podle kvót. Úsvit tomuto postupu říká jasně ne!

A Česká republika by měla začít co nejdříve začít bránit ty své.

Chtěli jsme po vládě, aby z rozpočtu dala peníze na technologickou ochranu hranic, aby se vymezily prostředky na přijetí 3 000 policistů, kteří by byli schopni chránit hranici. Přestaňme se neustále točit kolem toho, že musíme pomáhat všem. Myslím si, že poslední událost z Jihlavy, ve které došlo k absolutnímu pohrdání naší pomocí, kdy lidé, kteří přišli a říkali: jsme perzekvováni, pomozte nám, tak ve velmi krátké době říkají: přestěhujte nás do nějakých hezkých bytů, my nebudeme bydlet v těchto vymalovaných kravínech. Tak mi přijde jako pohrdání. A pan kolega Ondráček to zde řekl: Posadit na letadlo a na jejich náklady okamžitě poslat zpět. Stejně tak jako obrázky potravinových balíčků, které se válejí na zemi, oblečení, které se válí na zemi. Je to tak. Neustále se motáme kolem hodnot. Také to tady několikrát padlo. Ale pokud evropské elity a i vláda nejsou pro ty hodnoty schopny nic udělat, nejsou schopny se za ně postavit, ty hodnoty nejsou zadarmo a je potřeba za ně bojovat. A poslední věcí právní stát také. A věřím, že tyto neslučitelné body nebudeme tolerovat. Děkuji panu kolegovi Černochovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Chalupy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Zareaguji pouze na to, co tady řekl pan Okamura a pan kolega Černoch, prostřednictvím pana předsedajícího. Neustále zneklidňujete veřejnost. To, co dělá tato Sněmovna a vláda, tak to dělá ve výborech, dělá to v orgánech Sněmovny, které se zabývají konkrétními věcmi zaměřenými na výkon exekutivy. A tato země a bezpečnostní sbory jsou připravené ty věci řešit.